Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce.

Musím říct, že systém, který tady nastavíme, pokud tento návrh zákona projde, bude znamenat to, že neuvolnění funkcionáři mají de facto výrazně jiné podmínky než ti uvolnění. O tom uvolnění nebo neuvolnění rozhoduje zastupitelstvo obce.

A tam je to rozpětí 60 %.

Vůbec se to nemusí týkat kumulací funkcí, které jsou placené.

A máte všechny takové členy, kteří toto splňují? Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegové, kolegyně, myslím, že tady zbytečně děláme reklamu tím, že pořád vystupujeme. Pokud chceme omezit kumulace funkcí, tak jedině férové a ke všem stejně přistupující je, že poslanec nesmí dělat nic jiného, že nesmí podnikat, nesmí učit. Ať to má jako v bezpečnostních složkách, ať má jenom jedno zaměstnání a jeden plat, nic jiného dělat nemá.

Od vás to není nic jiného než prostě zaútočit na politiky proto, že jsou nepopulární.

Jestli jste takoví frajeři, tak navrhněte, že poslanec nesmí mít žádný jiný příjem, ale ani žádnou jinou funkci.

Udělejte to. Ale to, co se tady děje, je skutečně naprosto zbytečné, protože o tom mohou už dávno rozhodovat obecní zastupitelstva, protože v zákoně mají zákonné pověření.

A jak sami vidíme, když se podíváme racionálně do diskuse, tak ono to opravdu není černobílé.

A ještě na mého předřečníka Pavla Bělobrádka. Přesně tak.

To je přece jednoduché.

Nesnažme se jim furt diktovat! Tam, kde to prostě tak chtějí a chtějí to tak voliči, ať to tak mají! Tam, kde to prostě nechtějí, nechce to ten politik, nechtějí to ani voliči, tak to tak mít nebudou. Ale ta možnost je už dnes a jediné, co řešíme, je to, že řešíme problém jednotlivců, a řešíme ho opravdu velmi špatně, nesystémově a populisticky!

Ještě ne, ještě chviličku počkáme, až budete mít klid na své vystoupení. Děkuji.

Odměny se v žádném případě vzdát nemůžete.

Prosím, neříkejte to tady. A zároveň na mého milého kolegu pana Birkeho.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pokud jsem spáchal zločin, podvod, tak na nás tu kontrolu pošlete! Takže tu možnost máte, sama jste to teď řekla, prostřednictvím pana předsedajícího. Nyní pan poslanec František Vácha s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Pavel Bělobrádek.

Děkuji za slovo.

To si myslím, že je jednoduchá mediální zkratka, kterou pochopí každý. Oni prostě chtějí zachránit aspoň nějaký svůj příjem. Druhá věc.

Takže ti voliči to věděli. Ale co bych chtěl říct: Pokud chceme, aby se do Poslanecké sněmovny dostávali odborníci, odborníci ve svých oborech, a Poslanecká sněmovna se nestala pouze uzavřenou skupinou profesionálních politiků, kteří budou dělat všechno pro to, aby těmi profesionálními politiky zůstali dále, to znamená, udělají pro to úplně maximum a Poslanecká sněmovna zůstane uzavřená, musíme nějakým způsobem dovolit odborníkům, aby se do Poslanecké sněmovny dostali, ale také aby měli jistotu, že se do svého povolání mohou vrátit.